Já tomu rozumím, že je to politicky výhodné, a dělá to každá vláda, v této větě jsem kladl důraz na slovo každá. To se asi shodneme.

A zase, kdo se v tom trošku vyzná od stavebního zákona přes projektovou přípravu, soutěž, realizaci, tak ví, že žádná vláda neotevírá tu stavbu, kterou zahajuje. Za čtyři roky se to stihnout objektivně nedá.

Takový plán ani není ani celkem, kolik dálnic může vzniknout. Kolegové mluvili o výdajích na vědu a výzkum. A opět se tady ukazuje, jak je hezká věda, statistika a matematika, je dobře, že bude povinná maturita, protože vždycky záleží na tom, který ukazatel zvolíte. Ano, pan premiér má pravdu, v absolutních číslech se zvyšují výdaje na vědu a výzkum proti roku 2016.

A není to dobrá zpráva pro Českou republiku. Protože v okamžiku, kdy ekonomika roste, my to sice zvedáme v absolutních číslech, ale relativně, to znamená poměrově, to klesá, znamená to jediné pro vládu to má nižší prioritu než ostatní výdaje.

A bohužel to není věda, výzkum a inovace.

A bohužel priority vlády jsou jiné než investice a výdaje do vědy, výzkumu a inovací. Vím, že šance je poměrně malá, ale myslím si, že návrh na vrácení vládě k dopracování si zaslouží podporu.

To, že budeme v polovině funkčního období a ta je vyčerpanost peněz poměrně malá, mě nepřekvapuje.

Je to naposled.

A například výdaje v oblasti dopravní infrastruktury skokově spadnou, možná na polovinu. Řešení by mělo být postupné, jak nahradit tyto evropské fondy, protože skokové řešení bude buď bolestivé pro uživatele infrastruktury, anebo dramaticky poklesnou investice a peníze na opravu a údržbu dopravní infrastruktury. Nic mezi tím.

A ta debata nebude jednoduchá, bude složitá a bude trvat dlouho. Protože jednoduché řešení v této oblasti neexistuje. Na několika číslech a na vybraných parametrech jsem vám ukázal, že ten rozpočet je skutečně předvolební. Je to docela logické. Já to nijak příliš nekritizuji. A skončím poznámkou.

60 mld. schodek je ukázka slabosti ministra financí v naší ekonomické situaci! Děkuji panu předsedovi. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom velice krátce. Co mě na tomto rozpočtu vadí nejvíce, když je ekonomický boom, tak se asi má přidávat učitelům a výkonným složkám, vojákům, policii a podobně, ale co mi vadí, a už to tady zaznělo mnohokrát, pan premiér se chlubí, ale pravda je opačná, a to je to, že tato vláda neumí investovat, není schopna investovat a zřejmě neví, co se děje. Velmi často se čeští občané ptají, proč nemají platy, jako mají Němci, když pracují stejně intenzivně, dávají do toho stejnou fyzickou námahu.

Upozorňuji vás, že když se podíváte jejich optikou, tím, co se tam děje, na náš rozpočet, tak pane premiére, vy nejdete vstříc těmto inovacím, této moderní společnosti, této bohaté společnosti, ale posíláte celou společnost prostřednictvím rozpočtu přesně opačným směrem. Bohužel pan vicepremiér vlády v této věci není kvalifikován, zjevně už to do konce volebního období nedohoní.